Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 225, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 40. Návrh byl zamítnut.

Hlasování pořadové číslo 226, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 15. Návrh byl přijat. Takže se můžeme dostat k samotnému hlasování.

Jedná se o rozšíření počtu společníků ze dvou na tři. Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti?

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 229, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 45. Další návrh. Jedná se o rozšíření vymezení rodinných příslušníků. Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 230, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 47.

Hlasování pořadové číslo 231, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 54, proti 43.

Stanovisko paní ministryně? Pardon?

Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Další návrh prosím. Bod číslo 10. Takže kontrola hlasování. Počkáme chvilku...

Prosím, pane poslanče. Pouze mohu vyslovit hlubokou lítost nad tím, že někteří nedodržují dohodu.

Stanovisko paní ministryně.

Hlasování pořadové číslo 233, přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 43. Návrh byl zamítnut.